Navenek jedná předseda, dalším orgánem je dozorčí komise. A já bych se chtěl zeptat, jaký je rozdíl mezi postavením předsedy, místopředsedy a člena? Postavení či pravomoci předsedy, místopředsedy a člena by měl zákon nějakým způsobem upravovat.

Zase odkazuji na usnesení vlády, že vláda souhlasí s tím, že navržený model organizační struktury Národní sportovní agentury se zřízením kolektivního řídícího orgánu a kolektivního kontrolního orgánu v podobě dozorčí komise je sice možný, nicméně v navrženém systému nejsou patrná pozitiva, která by byla způsobilá odstranit nedostatky zmiňované v odůvodnění návrhu zákona.

V odůvodnění návrhu zákona se uvádí, že dojde k ekonomickým úsporám spočívajícím ve zjednodušení hierarchie agentury a tyto úspory pak budou moci sloužit k úhradě odměn nově vzniklým členům rady. Návrh zákona by tak měl být v zásadě rozpočtově neutrální.

Mám připomínku k tomu akčnímu...

Jenom říkám, pokud je akční plán roční, pak nový se předkládá v polovině jeho účinnosti, to znamená, že nemůže být známo, které úkoly či indikátory platného akčního plánu budou splněny a které by měly přejít do nového akčního plánu. V podstatě se pořád budou jen tvořit nějaké neurčité akční plány bez vyhodnocení.

Já se ptám, co to je, že agentura je povinna vytvářet odpovídající mechanismy? Tečka, to je prostě text zákona. Co je míněno tímto mechanismem? Podrobný popis spolupráce není pro kvalitní funkčnost agentury a její kompetenci, ale spíše to nahrává myšlenkám, které jsou poslední dobou uplatňovány, a to v podobě zásahu do programu či výzev. Jakkoliv vlastně podstatná část navrhovaného znění má nenormativní proklamativní charakter a je otázkou, v jakém rozsahu by se měla uvádět, ustanovení by mělo být nahrazeno jednoznačným a srozumitelným cílem.

Za této situace naprosto absentuje ustanovení řešící takovouto situaci. Překvapuje mě, že se to na garančním výboru nějakým způsobem nevyřešilo.

Teď mám trošku politickou připomínku, že to ustanovení, které opomíjí, že výkon uvedených funkcí je vysoce odbornou a kvalifikovanou činností, a vlastně se tady ustavuji dvě funkční období omezená časem, tak z toho děláte trochu politický orgán. A když jsme zákon přijímali, tak jsme si především mysleli, že to bude opravdu ku prospěchu sportovců, ku prospěchu sportu.

Vedoucí sekretariátu, vedoucí oddělení, vedoucí údržby... Další: Má zkušenosti v oblasti organizace a administrativy sportu. Chci se zeptat pana předkladatele, co je to organizace a administrativa sportu? Je to z mé strany opět poměrně neurčité ustanovení.

Ale členy komise mohou být zástupci svazů, tělovýchovných jednot, sportovních klubů a obecně všech možných žadatelů, kteří mají právo účastnit se jednání rady a následně jako zástupci spolkových organizací podávat žádosti o dotace. Takže potenciální žadatelé o dotaci tak budou odvolávat předsedu rady. Jaká je odpověď tady na tuto otázku?